Je samozřejmě jiná otázka, jaká omezení členů vlády v jejich dalších činnostech jsou vhodná a přiměřená sledovanému účelu, kterým je samozřejmě ochrana veřejného zájmu před zájmem soukromým v rozhodování veřejného funkcionáře, v tomto případě člena vlády. To je i důvod, proč lze více omezit členy vlády než např. jiné funkcionáře, jak tady byly vznášeny dotazy, proč ne také jiné okruhy veřejných funkcionářů. A byla tady také poměrně rozsáhlá debata o úpravách v jiných zemích. Já jsem v úvodním slově zmiňoval, že si umím představit i přísnější návrhy, než jaké tady byly předloženy. Bylo by to zřejmě právě podle amerického vzoru povinnosti vložit určitý majetek do trastů, nebo naší terminologií svěřenského fondu včetně určení osoby, která by ho spravovala nezávisle na veřejném funkcionáři. Takové návrhy takto dopracované tady... nebo takto přísné tady předloženy nebyly a já ponechám potom na každém poslanci, aby si vyhodnotil, které návrhy jsou vhodné, které jsou přiměřené, proporcionální ve vztahu k článku 70 Ústavy, který jsem tady zmiňoval. Děkuji panu ministrovi. Ptám se na další závěrečná slova pana zpravodaje ústavněprávního výboru. Prosím, pan poslanec Vozka. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, v rámci závěrečného slova bych vás rád seznámil stručně s legislativní cestou a postojem ústavněprávního výboru ke sněmovnímu tisku 564, který nám postoupil do finále před hlasovací procedurou.

Děkuji panu zpravodaji. Nicméně ještě, než se tak stane, tak nejprve se ještě zeptám na slovo dalších zpravodajů výborů, které projednávali tento návrh zákona. Paní poslankyně Kovářová nemá zájem. Děkuji za slovo. Budu velmi krátký. Myslím, že debatu jsme náležitě vedli ve druhém čtení, opakovaně na výborech, které se zúčastnili i vaši kolegové. Myslím si, na argumenty bylo odpovězeno, a já nechci už zdržovat a navrhuji, abychom šli k hlasování. Děkuji panu zpravodaji. To byly závěrečná slova. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Než přijdeme k návrhu procedury, budeme se muset nejprve vypořádat s návrhem na opakování druhého čtení, který předložil pan poslanec Schwarz.

To, jak se zachoval mandátový a imunitní výbor, máte ve vašich materiálech. Tam je usnesení mandátového a imunitního výboru, pane kolego. Budeme se zabývat návrhem na opakování druhého čtení, který předložil pan poslanec Schwarz. Zahajuji hlasování o návrhu na opakování druhého čtení. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nejprve k proceduře. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a předtím nám sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

Za prvé návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, které byly, jak víte, předloženy. Za další hlasování návrh A3 a A9 společně jedním hlasováním. Za další hlasování návrhy E1 až E23 společně jedním hlasováním.